Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 200. Přihlášených poslankyň a poslanců je 172, pro návrh 45, proti 108. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 201. Přihlášených poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 15, proti 105. Návrh byl přijat.

Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Přihlášených poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 45, proti 90. Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Konstatuji, že skutečně o všech pozměňujících návrzích bylo hlasováno. A nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: